Navrhuji, protože nemáme dalšího přihlášeného, že bychom ještě dokončili tento bod. Jestli souhlasíte? A o to delší bychom dali pauzu. Nevidím nějakou zásadní námitku. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já jsem ještě neskončil.

Jestli je to cesta, jak vyřešit i těch 5 tisíc, aniž bychom těch 135 tisíc hodili přes palubu. Ekonomika dlouhodobě roste.

Takže ten prostor bezesporu existuje. Bylo by to elegantní řešení ve prospěch našich seniorů a ve prospěch těch, o kterých mluvil před chvílí můj kolega, pan senátor Vystrčil, vůči těm rodinám, které vychovaly děti a zabezpečily je díky tomu, že funguje průběžný systém, že ti dnes ekonomicky aktivní platí ze svých odvodů penze stávajících seniorů, a oni oprávněně očekávají, že až nebudou ekonomicky aktivní, že stejně úspěšné budou následující generace, které v tom průběžném systému jsou. Mluvili o tom mnozí kolegové, minimálně Petr Gazdík a mnozí další. Když se podíváte na demografickou křivku, tak úplně jednoznačné to není, že by to automaticky fungovalo.

A můžeme sice říkat, že nás nezajímá, co bude za 20, 25, 30 let, ale mělo by nás to zajímat a měli bychom nad tím přemýšlet.

A platí, že jsme to zatím neviděli, a uplynuly tři roky. Pominu Potůčkovu důchodovou komisi, což byla komise sociální demokracie na zdůvodnění zrušení druhého pilíře. Nic mimo toho nepřinesli.

Ale někdo to musí také zaplatit.

Já chci upřít vaši pozornost na efekt, o kterém se příliš nemluví. Jedna věc je minimální mzda, o tom dneska mluvit nechci, ale nařízení vlády obsahuje ještě něco jiného kromě minimální mzdy a to je zaručená mzda. A debaty se hrozně zužují jenom na tu nejnižší kategorii. Já jsem z regionu, a není to jediný moravskoslezský region, kde jsou průměrné platy nižší.

A nemělo by být naším úkolem, abychom vyráběli nové adepty pro úřad práce, abychom pak mohli dát více peněz na aktivní politiku nezaměstnanosti. To by nemělo být.

Pořád se bavíme o těch, kteří jsou na minimální mzdě, zhruba 200 tisíc zaměstnanců, ale zaručená mzda se týká všech zaměstnanců všech. A tím, že zvyšuji to první, zvyšuji to další. Přečtěte si někdy to nařízení vlády v kterékoliv podobě a podívejte se. Jaká je zaručená mzda v té kategorii 5 nebo 6? Ale myslím, že ani mnozí z vás to nevědí. Ale ti zaměstnavatelé, drobní a malí podnikatelé, to musí každý měsíc aplikovat. A k tomu bych chtěl vyjádření například ministryně průmyslu, ministryně financí. Jestli nebudou zanikat pracovní místa z těchto důvodů? Debata je samozřejmě širší.

Jestli jsme schopni to vůbec matematicky dát dohromady, že to vůbec sedí.

Ta debata je poměrně zmatečná. Nevím, proč paní ministryni překvapuje, že pravicová strana má sociální aspekt. Socialisté si pletou dvě slova sociální a socialistický. Pravicové konzervativní hodnoty jsou solidarita, soucit, pomoc bližnímu a těm, kterým okolnosti nedovolují, aby si pomohli sami.

A o tom je přesně ten rozdíl mezi sněmovní a senátní verzí. Ta senátní verze pomáhá těm, kteří tu pomoc mnohem více potřebují. Děkuji.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.